Peníze, které vydáme na podporu dobrovolného důchodového spoření dnes, nám ušetří násobně vyšší položky, které budeme jinak za desítky let vyplácet budoucím seniorům na nejrůznějších sociálních dávkách. Poznámka k nastavení věku odchodu do důchodu.

Ale ještě důležitější parametr doba dožití je doba dožití ve zdraví.

To znamená, že hranice 65 let pro odchod do důchodu je naprosto dostatečná, dokonce možná až příliš vysoká, jelikož mnoho lidí už nyní odchází do penze ve špatném zdravotním stavu. Příslušníci fyzicky těžkých profesí nyní musí od svého někdejšího vyučení pracovat přes 45 let.

A byly to obrovské stávky.

Případné zvýšení hranice věku odchodu do důchodu také povede i dle mnoha expertů a dle zkušenosti ze zahraničí k nárůstu počtu předčasných a invalidních důchodů a k nárůstu dlouhodobých pracovních neschopností ti lidi prostě už nebudou schopni pracovat i ke zhoršení zdravotního stavu seniorů a k masivnímu náporu na systém sociálních dávek a systém zdravotnictví. Přinese to tedy i ekonomicky více škody než užitku. Co platí rovněž a co je nesmírně důležité, jakákoliv důchodová reforma je proveditelná a hlavně dlouhodobě udržitelná pouze za předpokladu, že se s její podobou, respektive s jejími zásadními body, ztotožní jak aktuální vláda, tak parlamentní opozice.

A my v SPD jasně říkáme, že když některé pro nás a pro občany nepřijatelné změny v důchodovém systému projdou, tak je v budoucnu zase zrušíme. V debatách o úpravách parametrů důchodového systému bychom neměli používat nepravdivé argumenty a demagogie a zbytečně vyvolávat u občanů obavy z budoucnosti. To přece není zodpovědná politika. Uvědomme si například, že Česká republika vydává na důchody v relativním poměru asi o čtvrtinu finančních prostředků méně než třeba sousední Polsko a další evropské státy, včetně států západních. My vydáváme zhruba 8 % HDP, jinde je to 10 i více procent. Nad tím se zamysleme. Anebo se zamysleme, na co ty peníze, které vláda sebere důchodcům, potřebuje. Na Ukrajinu? Na válku? Ani není jednou provždy dáno, že nepříznivý demografický vývoj bude pokračovat nenávratně desítky dalších let a že nás bude neustále ubývat. I to je ovlivnitelné skrze prorodinnou politikou, o které jsem hovořil, i dalšími prostředky, které má stát v rukou. A také platí, že zatímco umíme poměrně přesně odhadovat budoucí míru úmrtnosti, u prognóz porodnosti je jejich pravděpodobnost mnohem nižší, hlavně proto, že tato veličina je ovlivňována mnoha faktory, počínaje ochotou žen mít děti a nepreferovat jiné hodnoty přes dostupnost bydlení, vývoj reálných mezd a míry zaměstnanosti a řadu dalších předpokladů nezbytných k fungování mladých rodin.

Současná vláda se při odhadu rozpočtových příjmů sekla z roku na rok o více než 100 miliard korun. A my jí máme teď věřit, že úplně přesně ví, kolik lidí se narodí v roce 2070. Dámy a pánové, nemohu samostatně a podrobněji nezmínit fenomén zatím vysokého odlivu dividend z České republiky, který se meziročně pohybuje v řádu 300 až 400 miliard korun. A to nehovořím o vnitrofiremních transferech v rámci nadnárodních společností a umělém snižování jejich daňového základu, tedy vnitrofiremních optimalizacích těchto nadnárodních korporací. Toto vše ve svém úhrnu totiž snižuje prostor pro rychlejší růst potřeby (?) a investic, ale i mezd a platů, a tím i budoucích důchodů českých občanů. I tímto směrem musíme napřít svou pozornost a různými cestami a nástroji tlačit na to, aby zde tyto korporace své zisky reinvestovaly, a to hlavně formou významného zvyšování mezd jejich českým zaměstnancům.

Je tedy jasné, že průběžný důchodový systém se nikterak nevyčerpal a že má šanci zajistit důstojný život i pro další generace důchodců za předpokladu, že včas učiníme systémové kroky v rozpočtové a daňové legislativě, že budeme provozovat rozumnou a perspektivní hospodářskou, sociální a rodinnou politiku. Nic z toho ale vláda Petra Fialy nedělá a naopak naše ekonomické a sociální prostředí ničí. A v poslední době si nelogicky a hlavně amorálně vybral jako svůj hlavní terč důchodce, a to jak ty současné, tak i ty budoucí. A svědčí o tom i její návrhy na zákona o důchodovém pojištění, které jsme zde dnes začali projednávat. To je pro nás v SPD nepřijatelné a nebude to mít naši podporu. Naopak, my svá řešení a své programové alternativy, které umožní bezproblémové budoucí fungování důchodového systému, máme. Mnoho jsem jich zde představil a celou řadu dalších představím příště. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Paní poslankyně Balaštíková od 17 do 20 z pracovních důvodů;

A omluvu ruší paní místopředsedkyně Kovářová.